Určitě. Takže tohle to je politika vládní pětikoalice Petra Fialy. Naopak.

Proto není věcný důvod tento mechanismus měnit.

Samozřejmě v této souvislosti už tady o tom diskuse byla.

A samozřejmě by to spadlo pod stůl.

A důchodci by dostali víc peněz.

Ale znovu říkám, tuším, že tam je dohoda, dohoda na okradení 3,5 milionu příjemců důchodů.

Čekáme na to, jestli je tedy pro, nebo proti.

To jsem zvědavý. To jsem zvědavý.

Pokud jde o rozpor vládou navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem a otázku legitimního očekávání důchodců ve vztahu k výši mimořádné valorizace, je zcela zásadní zejména to, že všechny rozhodné skutečnosti, které zakládají povinnost vlády provést jejím nařízením zvýšení důchodů, již dávno nastaly, a je tak známo, odkdy a o jaké částky mají být důchody zvýšeny.

A přitom všichni dobře víme, že retroaktivita právní úpravy je podle konstantní judikatury Ústavního soudu České republiky nepřípustná.

Takže on už odešel ze sálu.